Víte, tady je samozřejmě i problém v tom, co jsem říkala. Toto není vládní návrh, který dokonce má negativní stanovisko z vlády. Takže při vší úctě k paní kolegyni poslankyni prostřednictvím pana místopředsedy, to vaše hezké prohlášení byste měla adresovat vůči ministrům této vlády, vůči ministrům za ANO i jiných stran, a ne se obracet teď na Sněmovnu s tím, že by Sněmovna tady měla podpořit nějaký návrh, který vznikl naprosto nesystematicky, naprosto iracionálně vyjímá jednu skupinu z těch, kteří byli perzekvováni. Úplně iracionálně. Takže prosím, bavte se mezi sebou i v rámci jednoho poslaneckého klubu.

Eviduji řadu faktických poznámek. Nejprve vystoupí pan poslanec Böhnisch, připraví se paní poslankyně Rutová, pan poslanec Chalupa a další. Prosím. Mají, vnímáme to tak všichni. Prostě vojáky vnímáme nějakým způsobem. Mezi postiženými jsou i ti, kteří třeba nebojovali, ale neotevřeli kasárna ruským vojákům v době okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nasazovali krk. Není na tom nic zvláštního.

Tak já beru pana ministra obrany za slovo. Děkuji. Nyní paní poslankyně Rutová a připraví se pan poslanec Chalupa. Tak ještě jednou. Já se moc omlouvám, ale to, co jsem tady řekla my si na klubu ANO, ujišťuji paní kolegyni prostřednictvím pana předsedajícího, o těchto věcech povídáme.

Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Chalupa a připraví se pan poslanec Hájek. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Jenom velmi stručně. Jsem spolupředkladatelem tohoto zákona, vím, proč jsem spolupředkladatelem, a nikomu svůj názor nenutím.

O čem se bavíme a jak se bavíme, je naše věc. Zameťte si před vlastním prahem a nechte nás na pokoji. Děkuji. Prosím.

Potkal jsem řadu dalších skupin, které skutečně byly perzekvovány. Byly to statisíce lidí. Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Marek Benda. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem opravdu nechtěl zdržovat hlasování ani diskusi, ale musím tady zareagovat na některá slova svých předřečnic a předřečníků. Obecně bych mohl říci sliby chyby.

Nicméně já jsem četl podrobně stanovisko vlády a to stanovisko vlády se opakuje.

Opravdu, to je odvaha! Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

V tom je bohužel ten problém, který já v tom cítím.

Nyní pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo. Já bych chtěl také reagovat na vystoupení pana poslance Böhnische.

Tomu já rozumím. Já osobně podporuji ne tento návrh zákona, ale ten princip, že tam, kde můžeme, máme odškodnit.

Ale milí kolegové ze sociální demokracie, bylo to minulý týden, kdy váš předseda, premiér, říkal: Umím si představit, že pozvu komunisty do vlády?

Děkuji.